Vážené dámy a pánové, projednáváme novelu zákona, kterou nám vrátil Senát s pozměňovacími návrhy. Nicméně si dovolím konstatovat a upozornit, že v předcházejícím bodu, který jsme projednávali zde v Poslanecké sněmovně, jsme přijali novou verzi zákona o registru smluv, a dovolím si tedy charakterizovat, že tady tato norma, kterou bychom teď měli projednat, již není aktuální na projednávání, a doporučuji, aby tento bod byl zamítnut. Zamítnutí tohoto bodu není možné, budeme hlasovat o obou verzích, což je standardní postup. Ale rozumím vašemu stanovisku, že předchozí normu považujete za lepší. Děkuji. Chtějí se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit nejprve zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jan Farský? Zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Jan Klán? Nevidím zájem. Zpravodaj hospodářského výboru poslanec Štěpán Stupčuk? Také ne. Otevírám rozpravu. Zájem nevidím. V tom případě rozpravu končím. Hlásil jste se, pane poslanče? V tom případě se omlouvám, přehlédl jsem vás, rozprava není ukončena a dávám vám slovo.

Pokud nám to sem senátoři zase s nějakými svými geniálními nápady vrátí, tak chci mít hrozbu toho, že tady máme původní poslaneckou variantu, která je mnohem lepší. Čili myslím, že můžeme úplně v klidu se s tím návrhem vypořádat v září, posíláme verzi, která je rozumnější. Já za nejrozumnější pokládám původní, schválenou Sněmovnou, ale chápu, že tady je obtížné najít vůli, ale pokládám za nerozumné teď oba dva tyto zamítnout a zase nechat volné pole působnosti Senátu. Čili doporučuji, abychom to teď přerušili a vrátili se k bodu až v okamžiku, kdy bude jasné, jak s předchozím tiskem naložil Senát. Vím, že je to trochu proti dohodám, ale fakt to pokládám za rozumnější řešení. Děkuji za pozornost. Prosím.

To přerušení je sice možné, hlasování, nebylo by v rozporu s jednacím řádem, ale bylo by to velmi složité například při jednání Ústavního soudu, kdyby to bylo napadeno někým ze Senátu. Jsem přesvědčen, že senátní návrh je potřeba zamítnout, ale sněmovní verzi můžeme klidně schválit, ta může platit a alespoň ochrání ty podniky, na které Sněmovna pamatovala v tom svém prvním jednání. Potom bude samozřejmě nahrazena tím, jak bude schválena verze, která prošla v prvém čtení. Děkuji. Takže chci se zeptat, pane poslanče Bendo, zda akceptujete tento výklad, anebo je to o tom, že chcete dát procedurální návrh na to, aby byl bod přerušen? Rozumím tomu dobře? Já se omlouvám.

To si myslím, že bychom se dostali do úplné pasti. Takže já doporučuji, abychom přerušili projednávání tohoto bodu.

Nic se nestane, jestli tento návrh zákona projednáme o tři nebo pět dnů nebo i týdnů později.